Bylo by tím vlastně legalizováno zejména rekreační užívání marihuany.

Nemají na to kapacity. Proč ten trh ještě dále rozšiřovat?

Lze jej využít za zákonem stanovených podmínek. Z hlediska finanční dostupnosti léčebného konopí určitě lze namítat jeho vysokou cenu. Tato skutečnost by však neměla mít vliv na posouzení tohoto konkrétního návrhu zákona. Legalizace konopí by přinesla řadu zásadních změn v českém právním řádu, ať již po stránce trestněprávní, tak také po stránce správní. Veškeré tyto změny by mohly přivodit další velmi závažné důsledky v oblasti návykových látek takzvaným legálním návykovým látkám jako alkohol a tabák, které již nyní ve společnosti působí značné problémy a jen obtížně se je daří regulovat. Tímto krokem bychom přidali jen další velmi problematickou skupinu látek.

Legalizace konopí by tento problém jen prohloubila. A právě riziková skupina dětí by byla ještě více ohrožena. Návrh zákona rozhodně neodráží rozdílnost konopí jako rostliny.

Je velmi pravděpodobné, že by došlo k legalizaci psychoaktivního konopí pro takzvané rekreační účely, neboť by docházelo k pěstování odrůd právě s vysokým obsahem THC.

Tyto pojmy jsou zaměňovány a nejsou zde vůbec zřejmé.

Naopak akcentuje nepsychoaktivní látku pod názvem CBD, jejíž přesné účinky na lidský organismus nejsou zcela prozkoumány, nicméně již nyní víme, že dle předběžných průzkumů je tato látka velmi zdraví prospěšná. Nelze souhlasit s dalšími ustanoveními návrhu, jakým je například institut bezúplatného předání konopí mezi fyzickými osobami. Takové jednání je posuzováno dle trestního práva jako trestný čin.

Chápu to. Každopádně jeli úmluva, má se dodržovat.

Sami bychom se měli zamyslet nad tím, jak bychom měli z pohledu státu být aktivní na tomto poli mezinárodního práva a nějakým způsobem se taky zasadit o aktualizaci těchto dohod, ale ne ve prospěch pěstování, samopěstování, samoléčení anebo distribuce napříč společností, ale rozumným konsenzuálním návrhem, který pomůže právě těm nemocným, o které se tady všichni opírají, i když začínám mít pocit, že je to pouze naše berlička, která nás nezajímá. Kdo tady vlastně naposledy řekl, kolik je lidí, kteří potřebují léčivé konopí? Dneska z lidí, kteří potřebují léčivé konopí a kteří si docházejí k lékaři, se 90 % vejde do plně hrazeného množství 90 gramů. Samozřejmě na každém jednom životě záleží. Ale, prosím, musíme si taky uvědomit, že touto normou, kterou bychom opřeli o 10 % pacientů, ohrozíme naše děti. Rozhodnutí o uvolnění pěstování konopí pro rekreační účely by zcela jistě mělo negativní dopad na drogovou turistiku, a to právě oběma směry.

V České republice lze po schválení novely předpokládat zvýšení počtu přestupků, trestných činů spáchaných pod vlivem návykové látky, též by mohlo docházet k výraznému nelegálnímu vývozu konopí do zemí, kde je jeho držení či neoprávněné pěstování nelegální. V současné chvíli jsou to vlastně všechny sousední země.

Všechny tyto země mají trest odnětí svobody za jeho nelegální nabídku. I ve státech Evropské unie vznikly iniciativy, které vedou ke změně situace okolo konopí na regionální úrovni nebo úrovni velkých měst. Ty však nevyústily v žádný výsledek.

Žádná země nezrušila všechny sankce ani neumožnila legální distribuci konopí. Ten konkrétní návrh zcela pomíjí zdravotní rizika.

O spalování konopí se musíme bavit taky, protože kouření je nejčastější formou nelegální aplikace.

Není vysvětlený pojem veřejně přístupný pozemek. Osoby, kterým je možno bezúplatně předávat konopí, nemusí být bezúhonné? Nemusí být s trvalým pobytem na území České republiky? Jak se bude provádět kontrola osob, které budou rostliny konopí pěstovat a zpracovávat? Kdo to bude provádět? Jaká byla vlastně provedena metodika? V důvodové zprávě jsem ji nenašel. Průzkum současného užívání konopí v České republice, který je v důvodové zprávě zmíněn.